Opravdu jsem přesvědčen, že to není typický politický resort, typický střet pravicelevice, typický střet opozice a koalice nebo koalice a opozice, chceteli. Někdy to vypadá, že to, co bude za pět šest let, je hrozně daleko. Ale v dopravě je to opravdu krátká doba.

A můžeme říkat, že ve špatném roce jsme 25 mld. a v dobrém roce 40 mld. a kdo byl lepší a kdo byl horší v čerpání.

Jsme připraveni se na takovém řešení podílet například na půdě hospodářského výboru.

Takže to není otázka jednoho volebního období ani dvou, není otázka jedné vlády nebo dvou, je to otázka zodpovědných politických stran, které by se k tomu problému měly takhle připravit. Slýchávám námitku, že přece funguje řídicí výbor. Tak já za sebe říkám, že řídicí je ve slově jenom podle názvu.

To tak bylo, to tak je, to tak bude. Já bych doporučoval přenést tu debatu z půdy Ministerstva dopravy a jeho řídicího výboru na půdu Poslanecké sněmovny. Mohli bychom zřídit nějakou komisi, nemyslím vyšetřovací, myslím pracovní, do které bychom mohli přizvat externí odborníky.